To je podstatné říct.

Ten velmi výrazně limitoval například sankce maximálně 50 % jistiny, horní limit 200 000.

Jak tady bylo řečeno, je tady 160 000 lidí, kteří mají více než 10 exekucí.

Tyto nezákonné exekuce nám to tady zaplevelují.

Vznikl institut chráněného účtu, takže aby nedocházelo zase, když má někdo víc exekucí, tak první mu exekuuje plat, druhý účet, a pak ten člověk nemá na nájem, musí si půjčit a je to vlastně nekonečný kolotoč. To jsou přece ty typické stížnosti. A to by teď se mělo změnit. Koukám tady, že se na mě kolega Ten chráněný účet, to mě mrzí, mohlo to platit už dřív, ale je to prostě další nová věc, která tady měla fungovat už mnohem déle.

Ten tady byl na pozvání Exekutorské komory. Proč tak činím?